Ale pokud se podíváme na takzvanou malou důchodovou reformu, která byla schválena, tak znamenala úpravy parametrů, které byly nezbytné vzhledem k vývoji na důchodovém účtu.

To je jednoduchá matematika. Pokud zastropujeme odchod do důchodu a máme nějaký balík peněz, tak je jasné, že potom musíme důchody snižovat a nejenom v otázce valorizací.

Je vidět, že diskuse může být velmi široká a skutečně zamýšlená iniciativa na zrušení dobrovolné důchodové reformy je, skoro bych řekla, velmi zvláštní, protože důchodová reforma je doplňková, je tam daná možnost odvádět si část odvodů na sociální pojištění na svůj účet do budoucna s tím, že se doplní dalšími 2 % z hrubé mzdy v odvodech, ale je to skutečně dobrovolná věc, což není úplně ideální, protože pokud by byla povinná, byla by určitě účinnější. Ale zrušit něco, co bylo schváleno jako dobrovolné, nám skutečně zásadní problém důchodového účtu nevyřeší. Děkuji vám, paní poslankyně. Řádná přihláška. Máte slovo.

Dokážu si představit, co by se dělo v případě, když byl pokles ekonomického růstu minus 5 %, co byste vyváděli. Ono je to velice pofidérní.

To jsme viděli v náznaku ve Spojených státech.

Za naprosto nepřijatelné považuji například obrovskou podporu obnovitelných zdrojů.

Já si myslím, že by stálo za to pojímat tento problém komplexněji a nejenom zatínat jednostranně dál a dál sekeru v zadlužování, což ve finále zaplatíme násobně, protože každý dluh má své náklady. Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Jeronýma Tejce. Asi žijeme každý v jiném státě. Dluh se zvýšil téměř dvojnásobně za pravicových vlád. Nevím, jestli tedy můžeme mít stejný pohled na to, kdo to udělal. Já jsem přesvědčen, že za to mohou ti poslanci a vláda, která zde navrhovala deficitní rozpočty. Tak to rozhodně není. Deficity se zvyšovaly a státní dluh stoupl, a to velmi výrazně. Druhá věc je otázka, kdo rozsoudí to, zda se náklady práce a jejich cena výrazně projeví na zaměstnanosti či nezaměstnanosti.

A tam si myslím, že jsme světu nemuseli konkurovat. My prostě nikdy cenu práce nesnížíme na úroveň Číny a Indie. Pokud bychom chtěli konkurovat jenom cenou práce, tak se daleko nedostaneme a tento souboj nikdy vyhrát nemůžeme. Takže to jenom pro naše rozdílné pohledy. Děkuji vám, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Petrů. Děkuji. Mám opravdu velmi krátký dotaz na pana kolegu Laudáta. Děkuji vám. Řádně přihlášeným v tento moment je v pořadí první pan poslanec Zavadil.

Omlouvám se.

Je docela příznačné, že kolegové z levice protestují proti něčemu, co tady nikdo neřekl. Já jsem nemluvil o rovném důchodu. Nikdo nemluvil, že chceme mít cenu práce jako v Číně nebo někde jinde.

Je to přece legitimní debata.

Myslím si, že je důležité o těch parametrech hovořit. Je docela dobré, když tady slyšíme, že je třeba mít vícezdrojové financování, a současně někdo navrhuje zrušení druhého pilíře. Je to ve vládním prohlášení, to jsem si nevymyslel. Pak se ptám, jaké vícezdrojové financování. Pak si myslím, že je složité a matoucí, když říkáme, že platíme důchodové pojištění. To přece není pravda. Protože pokud si něco platíte ve smyslu pojistky, tak pak máte nějaké plnění a závisí, jaké máte sjednané podmínky. Ale odvody na důchodový systém, což je mnohem přesnější, se používají v průběžném systému pro vyplácení penzí stávajícím penzistům.

Máme vlastní politickou zkušenost.